Jenže tihle lidé nejsou aktivisté, nemají takové možnosti, nemají takové zázemí ani peníze, které mají nevládní organizace.

Nemají to zapotřebí, nebo alespoň to doposud neměli.

Nic na tom nemění námitka, že takový postup není z pohledu vytváření divočiny ideologicky čistý. Cílem přece není ideologie, ale původní les.

Jde o počin v Evropě naprosto jedinečný a hodný obdivu, který je ovšem také náročný, bude vyžadovat řadu kvalifikovaných opatření vedených kvalifikovanými lidmi a čas.

O tom se ale v dalších paragrafech předkládaného zákona naprosto nic nedozvíme.

Doslova píše: Také není jasné, proč ta tendence rychle rozšiřovat přírodní zónu, a tím i tzv. bezzásahové území, když obnova přirozené podoby Národního parku Šumavy zatím není zpracována ani na papíře, a je jisté, že bez lidské aktivity to nepůjde.

Přestože jsem ocitoval jeho názor, pan kolega Zahradník ocitoval další názory, tak jsem si vědom, že tyto názory nemusí být ty jedině správné.

Cituji je, abychom si uvědomili, že ani na základních otázkách se tzv. odborníci neshodnou. O mnoha věcech se hádají, na mnoho témat dávají různé pohledy. A podle mého soudu Poslanecká sněmovna tu není od toho, aby tento spor prosoudila. Vážené kolegyně a kolegové, jako dlouholetému komunálnímu politikovi mně možná úplně nejvíc vadí naprosto bezdůvodné oslabení pozice samospráv obcí, které se na území šumavského národního parku nacházejí.

Dobrý den. Žiji na Šumavě více jak 40 let. Mrzí mě, že se zapomíná na fakt, že k vyhlášení národního parku bylo třeba souhlasu místních obyvatel, a my byli pro.

To se jim také povedlo. Bohužel u nás to vnímám zcela jinak, zcela naopak.